Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ale bylo to přerušeno následně.

Bylo to za účasti pana ministra zahraničí. Byla jsem tam, bylo tam řečeno hodně.

Spíše se vyjádřím ještě později, až bude tento tisk dnes projednáván, a přeji si, aby tato asociační dohoda dnes opravdu byla schválena, protože jsme společně, jak zde bylo řečeno, jedině s Belgií, s Řeckem a Kyprem posledními státy Evropské unie, které ještě neratifikovaly tuto asociační dohodu. Velice mě to mrzí a jako zpravodaj si přeji, aby to dnes co nejrychleji bylo odsouhlaseno. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych informovat Poslaneckou sněmovnu, že výbor pro evropské záležitosti schválil toto téma a jednomyslně doporučuje schválit ratifikaci asociační smlouvy s Ukrajinou. Děkuji. Otevírám rozpravu. Ještě předtím, než přistoupíme k přihláškám, které jsou na tabuli, přednostní právo má pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Děkuji.

Jinak ta první část se týká nás všech.

V bodě 31 Evropský parlament připomíná, že dohody o přidružení nejsou konečným cílem budování vztahů Evropské unie s Ukrajinou a zeměmi Východního partnerství. V této souvislosti zdůrazňuje, že podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii mají Gruzie, Moldavsko a Ukrajina stejně jako kterýkoli jiný evropský stát evropskou perspektivu a mohou žádat o členství v Evropské unii, pokud dodržují zásady demokracie, zásady svobody, lidská práva a práva menšin a zajišťují i fungování právního státu. To si myslím, že je věc, se kterou můžeme všichni souhlasit. Připomínám, že Česká republika, když po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky znovu požádala o asociační dohodu, začala plnit od samého počátku velmi vážně jednotlivé politiky. Není tomu tak ale na Ukrajině a jsem přesvědčen, že pokud má jakákoliv z členských zemí přistoupit k tomu, že bude souhlasit s asociační dohodou, má dbát také na to, jestli stát, který o tu asociační dohodu požádal, plní tyto podmínky, které jsem podle usnesení Evropského parlamentu přečetl.

Připomínám, že jsem byl dlouhá léta ve Skupině přátel Česká republika Ukrajina, na Ukrajině mám řadu přátel.

Mám tam samozřejmě i své přátele v partnerské Komunistické straně Ukrajiny. Ale co mě zarazilo. V rozporu s tímto usnesením Evropského parlamentu se odehrály dvě věci v letošním létě. První věc je, že Komunistická strana Ukrajiny byla vyřazena v rozporu s tímto usnesením Evropského parlamentu z volebního boje, přestože je dále legitimní součástí politické scény. Ten proces, který je veden proti Komunistické straně Ukrajiny, neskončil. Řízení má probíhat ještě zítra.